Za další. Liberalizace pravidel nejen pro vodáky, ale zejména také pro cyklisty, pomůže podpořit další rozvoj turismu v naší zemi.

Ale to je život. Přeji vám šťastnou ruku při hlasování. Děkuji za pozornost. Chce, tak prosím. Děkuji pane předsedající. Já budu velice stručný. Dámy a pánové, pouze pro připomenutí, ten původní návrh, který vzešel z Poslanecké sněmovny, obsahuje dvě důležité věci.

To pouze pro připomenutí. Tento kompromis, který nalezla Poslanecká sněmovna, a tato hranice nebyla Senátem ve svém projednávání nijak zpochybněna. Naopak, návrh byl přijat velmi kladně. Naopak jsme tím vyvolali u veřejnosti značné očekávání. To, že Senát připojil problematiku cyklistů v Senátu, bylo způsobeno a motivováno také tím, že jsme nevyjádřili svůj názor, názor Poslanecké sněmovny, na obdobný návrh, který nám již na konci minulého roku Senát poslal v samostatné novele, a ten je uveden pod číslem tisku 338 a teprve bylo zahájeno první čtení. Já jsem to potřeboval zdůraznit a odpovědět tak na otázku některých z vás, proč se tato problematika spojila. Já bych vás chtěl všechny požádat, bez ohledu na to, jakým způsobem se vyjádříte a máte názor na rozšíření tolerance pro cyklisty, abyste minimálně podpořili původní sněmovní návrh.

Takže já prosím pana poslance Ferance. Děkuji.

Když jsem to navrhoval, měl jsem trošku pochybnosti. Přesně to se stalo, otevřeli jsme trošku, a Senát ji otevřel ještě víc. Pochopitelně je to právo Senátu.

Já také děkuji a prosím paní poslankyni Ožanovou. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já budu mluvit velmi krátce.

Byť někteří říkají, že se nejedná o přílepek, prosím vás, zdravý i selský rozum říká, že ano. Prosím vás, nepodpořte takovou hloupost.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji. Jsem z Jihomoravského kraje a nemohu souhlasit s tím, abychom rozšířili záležitost o cyklistickou záležitost, a to z jednoho prostého důvodu. Já jsem totiž původně byl pro tuto změnu, protože tato změna je tady už dlouhá léta a já jsem byl pro tuto změnu jako senátor.

Jak říkám, můžete se o té věci přesvědčit, statistika o tom mluví, je to statistika prosím pro Jihomoravský a Zlínský kraj, to znamená speciálně pro ty kraje, kde jsou tyto stezky.

Děkuji. Děkuji za slovo. Je to již 15 měsíců, kdy byl zákon o vnitrozemské plavbě předložen tady do Poslanecké sněmovny, a stále na půdě celého Parlamentu je.

Co se týče sněmovní verze, cyklisty jsme tady řešili a proběhla celá obecná rozprava v prvním čtení, kdy jsme tady slyšeli mnoho argumentů. Co se týče vodáků, tak tady proběhlo několik debat, z třetího čtení do druhého a zase dál, a nyní o tom opět mluvíme. Co se týče hlasování, tak cítím, že tady nebude vůle, aby Sněmovna schválila senátní verzi.